Vy na to úplně kašlete!

Pak se někde říkalo, že to bylo projednáno s opozicí.

Pak slyším, že opozice nechce jednat.

Takže znovu vyzýváme vládu k tomu, aby jednala.

Já si myslím, že jsou tam rezervy, a my jsme o tom mluvili a konkrétně jsme ty návrhy dávali. Podívejte se do jiných zemí.

Důvodem je vaše politika.

To je samozřejmě...

Předmětem přezkumu Ústavního soudu byla otázka, zda poměr mezi výší příjmu pojistného na důchodové pojištění a výší důchodu za stávající právní úpravy naplňuje ústavní požadavek takzvané přiměřenosti hmotného zabezpečení na stáří a nezakládá namítanou nerovnost účastníků důchodového pojištění.